Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den. Poprosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje kartou náhradní.

Z členů vlády se omlouvá premiér Andrej Babiš pracovní důvody, Jana Maláčová zahraniční cesta, Robert Plaga z odpoledního jednání z pracovních důvodů. Nyní je zde. Opět pan poslanec Růžička ruší svou omluvu, je přítomen.

Poté bychom pokračovali body z bloku zákony prvé čtení. A dále bychom pokračovali dalšími body z bloku zákony prvé čtení. První se hlásil pan předseda Chvojka s přednostním, poté pan předseda Faltýnek s přednostním, poté předseda Bartošek s přednostním. S náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan místopředseda Hanzel. Máte slovo. Hezké ráno, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já vám také děkuji.

Já jsem včera večer, než jsme končili, stihl oběhnout pár svých kolegů, předsedů klubů, s tím, že jsem avizoval, že bych dneska ráno navrhl ty tři senátní vratky, které jsme včera nestihli doprojednat, abychom je pevně zařadili na dnešek odpoledne za ten pevně zařazený bod č. 80 jako druhý až čtvrtý bod.

Děkuji. Jako další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Bartošek. Děkuji, pane předsedo.

Já vám děkuji.

Já mám také návrh na změnu pořadu jednání.

Technická.

K té komisi je to navrženo tak, že tam každá politická strana bude mít svého zástupce. A nevidím důvod, proč její zřízení odkládat. Když si to schválíme, může začít pracovat a budeme mít výsledky. Já vám také děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak, tak bychom se tedy hlasováním vypořádali s jednotlivými změnami. Nejprve budeme hlasovat návrh pana předsedy Chvojky, který navrhuje z dnešního dne přeřadit bod 145, sněmovní tisk 170, třetí čtení, a zařadit ho na pátek 1. února jako první bod jednání. Víme všichni, o čem hlasujeme.

Kdo je proti?